Já nejsem připraven za situace, kdy jsme prodloužili nouzový stav, aniž byste nám byli schopni zdůvodnit, na co ho potřebujete, tak já prostě nejsem připraven posílit represivní instrumenty státu. Nejsem.

A potom tedy dám prostor panu poslanci Kubíčkovi, který se hlásil. Prosím, pane poslanče. Děkuji. Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, i já mám velmi podobný pohled na tento zákon. Mám pocit, že není potřeba posilovat pravomoci policie.

Já si také dokážu představit, jak by to mohlo vypadat, a ani já s tím nesouhlasím. Policie může tu věc posoudit ve správním řízení a má dostatek kompetencí a pravomocí na to, aby mohla jednat. Prosím, máte slovo.

O tomto vašem návrhu budeme hlasovat neprodleně.

Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Romana Kubíčka, který navrhuje omezit řečnickou dobu v obecné rozpravě na pět minut.

Návrh byl přijat.

Prosím, pane poslanče. Dobré odpoledne všem. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolte, abych v krátkosti řekl stanovisko poslaneckého klubu hnutí SPD k této věci. My jsme v každém případě za zvýšení zajištění bezpečnosti našich občanů. Nicméně považujeme v současné době návrh tohoto zákona za zbytečný, zejména v době rozvolňování přijatých opatření ze strany vlády. Považujeme stávající legislativu za dostatečnou. Policie a vojsko se těší velké důvěře veřejnosti a my bychom nechtěli, aby díky tomuto návrhu zákona policie svůj kredit ztrácela a aby, byť na dobu určitou, byl u nás nastolen takzvaný policejní stát, kdy policisté budou chytat cyklisty a dělat si čárky, kolik jich chytili. Chtěl bych jenom říct, že policie má pomáhat a chránit, a nikoliv v době restriktivních opatření občany peskovat. Pokud někdo odmítne zaplatit tento přestupek, stejně to nakonec spadne takzvaně do řešení správních orgánů a vybírání bude velmi komplikované. Takže na závěr bych chtěl říct, že návrh zákona není systémový a poslanecký klub SPD tento návrh zákona nepodpoří. Děkuji za slovo. Máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, vystupuji sám za sebe, náš klub má volné hlasování, a jenom bych chtěl říct, proč já návrh nepodpořím.

Jestli dneska policie posílá do správního řízení přes víkend 540 případů, tak počítejme s tím, že dalších řádově 5 tisíc bude řešit pokutou na místě. To jsou reálná čísla, která podle mého názoru hrozí.